Rozpočet na příští rok je nižší o 2 mld. Minimální podporu tato vláda dává udržení vody v krajině, kde rozpočet je o 100 milionů nižší než na letošní rok. Například bydlení. Kde jsou ty sliby této vlády, že každý rok budeme investovat dvě až tři miliardy do výstavby dostupného bydlení, že pomůže vláda lidem, aby měli možnost bydlet za nižší nájem? Byly to jen sliby, plané sliby. Právě nyní je potřeba podporovat projekty, které dají lidem práci, které jim usnadní život. Právě teď je prostor na to, aby se začaly stavět obecní byty, aby se pomohlo obcím, aby se vystavěly byty, které budou mít nižší nájem, než je nájem komerční. Vláda může stavět a pomoct lidem. Místo toho bere peníze a snižuje o půl miliardy peníze na výstavbu obecních bytů.

Nebudeli bezpečnost, nebude nic. Já jsem přesvědčen, že bezpečnost by měla být jednou ze zásadních priorit této vlády, a pevně věřím, že i rozpočet na obranu tato vláda bude schopna udržet.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená vládo, nebo zbytky vlády, které tady ještě zůstaly na službě, vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říci, že mě velmi překvapuje, když tady projednáváme zákon o státním rozpočtu v této situaci, v jaké se nejen naše země, ale celá planeta nacházíme, v této bezprecedentní krizi, že jej tady nepřišel k tomuto pultíku okomentovat a uvést pan premiér. To mi připadá velmi, velmi podivné ve chvíli, když si uvědomíme, čemu tady čelíme a co za rozpočet je nám tady předkládáno.

To je ale věc, která vypovídá zejména o něm a o celé vládě.

Ale z dopadu těchto pohádek, které tady zazněly, se nebudou mít možnost probudit, ty je budou provázet dnem i nocí po mnoho, mnoho následujících let. A to Zaorálkovo peklo, jak tady pan ministr hřímal, jim přichystáte přesně těmito nezodpovědnými kroky.

Pokud by vláda lépe zvládla druhou vlnu koronaviru, velká část deficitu by zřejmě zůstala nevyčerpána.

Pro příští rok, a to právě bez vlivu právě probíhající druhé vlny, vláda naplánovala schodek 320 mld., a to při plánovaném, velmi v uvozovkách, oživení růstu ekonomiky. Jakkoliv paní ministryně financí tvrdí, že jde o protikrizová opatření, data jasně ukazují, že většina výdajů deficit navyšujících protikrizovými opatřeními nejsou.

A tou mohou být pouze podstatné snížení výdajů, anebo zvýšení příjmů, tedy daní. Rozsah problému odhadují renomovaní ekonomové a to je opět reakce na pana Zaorálka, dalo by se jich tady vyjmenovat spoustu.

Tak tito renomovaní ekonomové odhadují ten rozsah na nikoli méně než 150 mld. korun.

Pomůžeme oživení ekonomiky, proinvestujeme se z krize.

Ještě když teď mají být třeba právě tomu podnikatelskému sektoru velmi nápomocni, tak slyšíme od podnikatelů, jak tomu často tak není.